Vladan Glišić. Nije u sali. Reč ima narodni poslanik Dejan Kesar. Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, cenjena ministarka sa saradnicima, predstavnici Visokog saveta sudstva, poštovani građani Srbije, pred nama su danas dva Predloga zakona kojima Vlada Republike Srbije, kao ovlašćeni predlagač s jedne strane, i Ministarstvo pravde kao resorno ministarstvo s druge strane, žele da obezbede zakonske uslove za kvalitetnije obavljanje poslova, a koji se odnose na sistem vrednovanja rada sudija, tokom njihove profesionalne karijere. Predlaganjem zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, kao i predlaganja zakona o dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva, preduzimaju se koraci u cilju ispunjavanja preporuka koje proizilaze iz akata GREKA, kao i preduzimanja svih drugih neophodnih aktivnosti, koje proizilaze iz revidiranog plana, odnosno koji je vezan za Poglavlje 23, a koji se suštinski odnosi na oblast pravosuđa i osnovnih prava. Mi smo o Poglavlju 23 i svim stvarima koje trebaju da se unaprede kroz razgovore sa evropskim institucijama, kada govorimo o Poglavlju 23, se suštinski odnose i na Ustav Republike Srbije, i mi smo i u parlamentu i u toku javnih slušanja koja su organizovana bila od strane Odbora za ustavna pitanja, u saradnji sa Ministarstvom pravde, razgovarali o svim tim stvarima i nadam se, da ćemo u budućnosti kroz ustavne amandmane upravo definisati one stvari kojima želimo da unapredimo pravosuđe, a to je jačanje kapaciteta nezavisnosti i jačanje pozicije nosilaca sudijskih funkcija. Preporuke koje su inicirale ove izmene i dopune su suštinske usmerene na revidiranje ocene sudija, odnosno ocene njihovog rada tokom njihove profesionalne karije, i one su usmerene suštinski kroz uvođenje kvalitativnih kriterijuma kao i da nezadovoljavajući kriterijumi ne budu osnov za razrešenje postupajućih sudija, što smatram da su takve izmene i dopune, kada govorimo o Zakonu o sudijama, vrlo dobre, zato što jasno pokazujemo da smo radili od 2012. godine, da ćemo u budućnosti raditi na jačanju kapaciteta nosilaca sudijskih funkcija, i što jasno i nedvosmisleno pokazuje da je nama najbitnije da treća grana vlasti, odnosno sudska vlast, u potpunosti bude nezavisna i da njen jedini osnovni cilj bude zaštita Ustavom i zakonom zagarantovanih prava i puna zaštita pravnog poretka Republike Srbije. Naime, predlogom zakona se stvaraju uslovi za formiranje etičkog odbora kao stalnog radnog tela pri Visokom savetu sudstva. Taj novoformirani etički odbor će, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima odlučivati o svemu onome što može biti ocenjeno kao negativno sa stanovišta sudija, odnosno nezavisnosti sudija i sa stanovišta njihovog ugleda, kao i o svemu onome što se može negativno oceniti kada govorimo o štetnom uticaju na sudove kao institucije koje ostvaruju puni integritet na teritoriji Republike Srbije. Svakako etički odbor ima svoju zakonsku obavezu da taj izvešta jedanput godišnje dostavlja Visokom savetu sudstva, a da će Visoki savet sudstva u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, a nakon što izvrši uvid u taj izveštaj etičkog odbora moći da preduzima zakonom utvrđene postupke. Ovom prilikom bih želeo da pohvalim i ažurnost Vlade Republike Srbije, kao ovlašćenog predlagača, i vas ministarka i vašeg Ministarstva, što ste ove preporuke koje su date, od strane GREKA prihvatili u najboljoj veri, što na ovaj način isto pokazujemo da nam je bitna u potpunosti nezavisna sudska vlast i da nam je bitno da mi kao zakonodavna i izvršna vlast, ni na jedan način nećemo niti želimo da utičemo na njihovu nezavisnost kao što je to bilo 2009. i 2010. godine. Kada govorimo o samim izmenama i dopunama Zakona o sudijama, tu bih želeo da se osvrnem i na član 24. Zakona o sudijama i to u stavu 2. u kome se kaže da se – postupajućim sudijama predmeti poveravaju na osnovu rasporeda poslova u sudu, vodeći računa o složenosti predmeta, i isključivo na osnovu oznake i broja predmeta. Zašto je ovo važno? Kada govorimo o sentenci, vodeći računa o složenosti predmeta, smatram da ova sentenca može u mnogome da doprinese da postupajuće sudije u sudovima redovne i sudovima posebne nadležnosti, mada više sudovi redovne nadležnosti, mogu da budu ravnomerno opterećene, što će svakako doprineti većem stepenu efikasnosti i većem stepenu produktivnosti, samih sudija i u njihovom radu, da bi se presude donosile u zakonu definisanim rokovima i da bi se te presude donosile isključivo na osnovu činjenica i dokaza. Kada govorimo o samim sudovima a da kao primer uzmemo teritoriju grada Beograda, kao glavnog grada, na njemu, na teritoriji glavnog grada, mi imamo tri osnovna suda, jedan viši sud, tri apelaciona, odnosno jedan apelacioni sud, jedan privredni sud, jedan privredni apelacioni sud i ne uzimajući u obzir sudove posebne nadležnosti, mi u određenim trenucima možemo da vidimo da su postupajuće sudije u određenom stepenu opterećene. Ta opterećenost je rezultat ubrzanih poslovno društvenih procesa, i to je rezultat većeg broja na žalost izvršenja određenih krivičnih dela, odnosno protiv pravnih dela u gradu u kome vi imate i preko dva miliona stanovnika. Smatram da ćemo ovakvom izmenom i dopunom doprineti da pojedine sudije, naročito u osnovnim sudovima, a naročito u sudovima u kojima se postupa u parničnim predmetima da doprinesemo da sudije budu ravnomernije opterećene. Tu možemo uzeti i primer trećeg osnovnog suda u Beogradu, koji je u ovom trenutku izuzetno opterećen, s obzirom na tužbe građana protiv banaka i zaista mislim da će ovo doprineti nekom vidu relaksacije. Takođe, kada bi građani Srbija i da bi stanovnici Beograda, to lakše shvatili na jedan način, vi kada kao tužilac podnosite tužbu, na pisarnici suda, odnosno kada podnosite tužbu kod stvarnom i mesnog nadležnog suda, vi je zavodite na pisarnici i tada tužba dobija svoj broj i kroz libra sistem suda, ona se raspodeljuje određenom sudiji, nasumično na osnovu broja. Zašto kažem nejednakost? Zato što imate određene parnične sudije, koji će npr. kroz libra sistem dobiti veći broj predmeta u kojima na strani tužioca, na strani tuženog postoji veći broj lica, i koji mora da zakaže veći broj ročišta, kako bi saslušao veći broj stranaka itd. a onda sa druge strane imate određeni broj sudija, koji odlučuje po tužbama o verodostojnoj ispravi ili odlučuje po tužbi o naknadi štete, npr. koja je proistekla iz krivičnog dela, a gde vi već imate presudu iz krivičnog postupka, koje predstavlja pravni osnov i mnogo je lakše, nadam se, složićete se sa mnom, da kao sudija u parničnom postupku donesete presudu na osnovu verodostojne isprave ili da konstatujete da imate krivičnu presudu, kao pravni osnov a da utvrđujete samo koliko je visina naknade štete. Smatram da će ove izmene i dopune u potpunosti doprineti relaksaciju u pogledu ravnomerne opterećenosti, koja će doprineti da sudije ne moraju svaki mesec da jure da ispune određenu kvotu, nego da ta presuda bude isključivo bazirana na dokazima i činjenicama. Kada govorimo o ocenjivanju sudija tokom njihove profesionalne karijere, podržavam sistem ocenjivanja i sistem vrednovanja rada sudija tokom njihove profesionalne karijere, jer upravo na jedan transparentan način možemo da vidimo kako određeni sudija radi svoj posao, ali da ne idemo ka tome da utičemo na njihovu nezavisnost i samostalnost koja su načela koja proizilaze iz Ustava Republike Srbije. Taj problem ocenjivanja je jednim delom problem koji je proizašao iz nakaradne reforme pravosuđa iz 2009. godine. U toku sprovođenja reforme 2009. i 2010. godine kada je ta reforma sprovedena i znamo kako je sprovedena, i znamo da je preko hiljadu nosilaca sudijskih funkcija u jednom danu ostalo na ulici, vi ste željom ljudi koji su tada sedeli u Ministarstvu pravde i Visokom savetu sudstva, naročito ljudi koji su sedeli u prvom sazivu Visokog saveta sudstva, uveli tzv. probni period za nove nosioce sudijskih funkcija, odnosno sudije koji se prvi put biraju na tu sudijsku funkciju. Na jednoj od prethodnih sednica sam rekao da i članovi Visokog saveta sudstva imaju veliko breme na sebi i 10 godina kasnije, zato što oni moraju da opravdaju poverenje celokupne javnosti da se ne bi desile sve one stvari koje su se desile 2009. godine, kada je hiljadu nosilaca sudijskih funkcija ostalo na ulici. Vi imate da se sudije koji se prvi put biraju imaju obavezu da budu ocenjivane tri godine uzastopno.

Vi u tom probnom period direktno možete da učinite na nezavisnost i samostalnost sudija, zato što su 2012. godine i 2013. godine sudije bile suočene sa tim da su ih potcenjivali ljudi koji su posredno i neposredno učestvovali u reformi pravosuđa i sada zamislite da vas neko ocenjuje ko je blizak sada sa tadašnjim vrhom Demokratske stranke i vi ne možete po slobodnom sudijskom uverenju da postupate u određenom predmetu, zato što možete da očekujete da će vam neko dati lošiju ocenu zato što ste postupili protivno interesu tadašnje Demokratske stranke. To je u tom trenutku stvarao izuzetan psihički pritisak za mlade nosioce sudijske funkcije. Smatram da ove odredbe treba takođe da izmenimo, odnosno da bude predlog da izmenimo kada budemo govorili o samom Ustavu zato što ćemo i time direktno doprineti da jačamo kapacitet nosilaca sudijskih funkcija i da oni isključivo svoje presude donose u skladu sa slobodnim sudijskim uverenjem. Kada govorimo o reformi pravosuđa, a o toj reformi pravosuđa smo dosta puta govorili u ovom parlamentu, ja bi zaista želeo da podsetim građane Srbije da nas je ta reforma koštala 44 miliona evra. Koštala je sve nas ovde, narodne poslanike, koštala je sve poreske obveznike Republike Srbije i umesto da je taj novac iskorišćen, da se unapređuje pravosudna infrastruktura, kao što danas imamo sud u Katanićevoj, kao što imamo rekonstruisanu Palatu pravde, zgradu suda u Kragujevcu, itd, mi smo taj novac morali da iskoristimo da bi isplatili naknadu štete po osnovu materijalne ili nematerijalne štete nosiocima sudijskih funkcija. Ali, ono što je suštinska razlika u odnosu na tadašnji period jeste što je po prvi put, i tu bih želeo, ministarka, vas da pohvalim od 2014. godine, donesem kadrovski plan koji će omogućiti da se radno-pravno angažuju lica na neodređeno radno vreme koji su do sada u sudovima bili angažovani po ugovoru, odnosno koji su bili angažovani na određeno vreme. To je zaista velika i pozitivna promena koji su očekivali svi zaposleni u pravosuđu. Kada govorim o tome, tu mislim i na pomoćno tehničko osoblje, tu mislim i na zapisničare i na ljude koji rade u pisarnicama i to su zaista sjajni ljudi koji svaki dan rade na tome da pomognu da sudovi postupajući sudiju u potpunosti budu ekspeditivnije kako bi se sudske odluke na kraju donosile u zakonom definisanim rokovima. Kada govorimo o pritiscima, ti pritisci su postojali 2009. i 2010. godine kada se sprovodila reforma pravosuđa, ti pritisci su najviše dolazili iz tadašnjeg sedišta Demokratske stranke i tadašnjeg Ministarstva pravde da se izaberu isključivo sudije koje su u tom trenutku bile bliske Demokratskoj stranci, odnosno čiji su tada rođaci, prijatelji sedeli u Demokratskoj stranci koji su odlučivali da pravosuđe unificiraju po svojoj nekoj potrebi. Ta potreba nije bila iskazana time da se taj pravosudni sistem u potpunosti unapredi, nego da imate određenu većinu tadašnjeg Visokog saveta sudstva i da postavite sudije kako bi sebi stvorili mogućnost da abolirate određena dela za koje će tadašnji funkcioneri Demokratske stranke tada, a i u narednom periodu odgovarati pred sudovima redovne i posebne nadležnosti. Kada govorimo u oblasti pravosuđa ne suočavamo se mi danas samo sa pritiscima kad govorimo o medijima koji većinom pripadaju jednom tajkunskom opozicionom delu i ne govorimo o pritiscima koji dolaze od strane opozicionih stranaka, nego govorim i o određenom vidu pritisaka koje mi kao narodni poslanici i vi kao Ministarstvo trpite od strane i određenih ljudi koji sede u istim tim sudovima. Znate, ja kada sam završavao Pravni fakultet i kad sam polagao pravosudni ispit, jedna od osnovnih stvari jeste da naučite da je sudija nezavisan, samostalan, ali da sudija može da nastupa u medijima isključivo uz dozvolu predsednika suda, drugog nadležnog organa i da mora da poštuje Poslovnik o radu suda. Vi dan danas imate određene nosioce sudijskih funkcija koji sede u najvišim instancama, koji ne poštuju Poslovnik, koji ne poštuju Zakon o sudijama, koji izlaze konstantno i svakodnevno u medije i komentarišu nas ovde narodne poslanike. Kada neko izađe sa Pravnog fakulteta, on je stekao diplomu Pravnog fakulteta, ali mu to ne daje pravo da komentariše i da utiče na donošenje sudskih odluka. Kada ste videli bilo kog predstavnika Srpske napredne stranke da odlazi ispred Višeg suda u Katanićevoj ulici i da direktno utiče na tužioce i da se postupa po određenoj prijavi? To Dragan Đilas radi, Marinika Tepić i rade svi funkcioneri Stranke slobode i pravde, odlaze u Katanićevu ulicu i direktno traže u tužilaštvu da se postupi po njihovoj prijavi. Ljudi, pustite tužioce da rade svoj posao. Nije to vreme 2009. i 2010. godine, pa da vi možete da uzimate spiskove, sedite u Ministarstvu pravde, vi, Snežana Malović i ostala ekipa, Dušan Petrović i da precrtavate sudije koji vam odgovaraju, nije to više isto vreme. Niste više u poziciji, niti ćete biti da reformišete srpsko pravosuđe. Nemojte to da radite. Znate šta je još gore? Gore je da ti određeni ljudi koji su bliski njima, koji to više ne kriju sede u Nemanjinoj ulici u sudu i komentarišu odluke i komentarišu o tome da predsednik ne poštuje Ustav itd. Kako se taj stručnjak iz tog suda nije setio da prokomentariše kako je to kada neko glasa u parlamentu iz Bodruma? Kako je to kada Dragan Đilas stekne 619 miliona evra? Kako je to kada Dragan Đilas sedi sa sudijom osnovnog suda u Valjevu? Kako je to kada 44 miliona evra treba da se isplati zato što ste oterali sudije i tužioce na ulicu zato što nisu bili vama po volji? Kako to taj stručnjak dan danas ne komentariše? On komentariše sve one stvari koje su njima bliske, i komentariše sve one stvari koje on može da zameri Srpskoj naprednoj stranci, Aleksandru Vučiću. Pravosuđe mora da bude i mora da ostane treća i nezavisna grana vlasti, ali mi ne smemo da dopuštamo da određeni ljudi iz sudova komentarišu odluke. Želeo bi da poručim tom gospodinu, a on će se jasno prepoznati - dajte ostavku, odnosno razrešite se. Osnujte svoj pokret, osnujte svoju političku partiju, izađite na izbore ukoliko imate podršku građana, zauzmite neku političku poziciju i tada možete da dajete bilo koje komentare, a onda kada moje kolege, narodni poslanici iznesu određene argumente protiv njih, onda se oni obraćaju svim domaćim evropskim institucijama kako se vrši pritisak na pravosuđe. Zato na kraju želim da kažem da i u prethodnim sednicama i na današnjoj sednici razmatramo Predloge odluka i Predloge zakona koji će, ja se nadam, doprineti da mi u budućnosti imamo još bolje i još efikasnije pravosuđe, a danas ga svakako imamo u odnosu na period pre 2012. godine. Smatram da ćemo ovakvim odlukama doprineti da naša Srbija u budućnosti zasigurno bude još sigurnija i bezbednija. Zahvaljujem gospodinu Kesaru. Sledeća je potpredsednica Narodne skupštine Marija Jevđić. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsedniče, poštovana ministarko sa saradnicima, za Jedinstvenu Srbiju je posebno važno i iskreno podržavamo ojačavanje nezavisnosti sudstva, jačanje samostalnosti tužilaštva kao osnovnog načela vladavine prava, a u skladu sa modernom i demokratskom Srbijom za kakvu se borimo. On što je važno ne samo za Srbiju, nego i za svaku državu koja pretenduje da bude demokratska, bitno je da ima najpre dobar i efikasan pravosudni sistem, iz koga proizilaze ili bi barem trebali da proizađu dobri pokazatelji i za ostale stubove vladavine prava. Mi tome težimo i u Skupštini smo u proteklom periodu usvojili nekoliko zakona kojima se ojačava ravnopravnost i smanjuje diskriminacija, a sve u cilju da Srbija bude društvo jednakih šansi za sve. Jedinstvena Srbija smatra da principi sudske nezavisnosti i nepristrasnosti predstavljaju temelj za jedno demokratsko društvo koje je zasnovano na vladavini prava i da je upravo sudska nezavisnost institucionalno sredstva za zaštitu ljuskih prava i sloboda i tu ne sme doći do zloupotrebe ni po kojem osnovu, jer jedini interes ove države treba i mora da bude jednakost i ravnopravnost za sve građane i ja moram da se nadovežem na ovu jednakost i ravnopravnost za sve građane i da spomenem situaciju da, eto, pre nekoliko meseci javnost Srbije, građani Srbije su bili zgroženi sa podatkom da je jedna žena pre nekoliko godina prijavila nasilje u porodici, prijavila maltretiranje, prijavila pretnje, da je došla policija i da se tu stalo, da tužilaštvo nije odradilo svoj posao, da policija nije odradila svoj posao. Zbog čega? Zato što je nasilnik tada bio politički aktivan, a i sada je možda, Dragan Đilas. To nije dobra poruka. To nije bila dobra poruka ni za jednu ženu koja je trpela nasilje u porodici ili koja trpi nasilje u porodici, jer kakvu poruku joj šaljemo? Ako ima para, ako je politički uticajan može slobodno da vas bije, da vas maltretira, jer, naravno, tužilaštvo i policija ništa neće uraditi. Ja znam da vi, prvenstveno, kao žena, a i kao ministarka pravde i da ministar policije i da Ministarstvo unutrašnjih poslova nikada neće dozvoliti da ovakav slučaj ostane negde da visi i da mi to, prosto, provučemo kroz medije i da se to sazna iz medija. Ne sme tako. Ako se ovde u Skupštini borimo za ravnopravnost, ako svi pričamo da treba da budemo mi kao žene jednake sa muškarcima, onda hajde da postupimo tako, da jednako osudimo i ove muškarce koji maltretiraju žene, ali i ako postoje žene koje maltretiraju muškarce, ja za sada nisam čula za taj slučaj, pa i njih. Da budemo jednaki svuda. Za takvo društvo trebamo da se borimo. Ja smatram da smo mi kao društvo dovoljno i odgovorni i zreli da upravo gradimo i da podižemo i vaspitavamo decu upravo u takvom društvu. Izvinite ako sam izašla, ali, prosto, mislim da je ovo sve današnja tema. Mi danas na predlog Visokog saveta sudstva biramo i nekoliko predsednika sudova. Ne sumnjam da su oni dobri kandidati. Kao što znamo, Visoki savet sudstva predlaže i izbor sudija i za Jedinstvenu Srbiju dobar sudija je onaj sudija koji kada položi zakletvu sudi po pravdi i zakonu, da nije potčinjen samovolji, već da odgovorno i časno radi svoj posao. Kada sam već spomenula Visoki savet sudstva, tu je i gospodin Pavlović, koji je predstavnik Viskog saveta sudstva, mi smo u Skupštini pre nekoliko meseci izabrali predsednicu Vrhovnog kasacionog suda i tim izborom smo dobili i predsednika Viskog saveta sudstva, što je bitno upravo zbog izbora sudija, jer smo 5. aprila ove godine dobili novi sastav iz reda sudija. Izborom predsednika Kasacionog suda dobili smo i predsednika Visokog saveta sudstva, čime je nastavljeno da se nesmetano biraju sudije. Jedan od važnih izbora o kojem danas raspravljamo je izbor Republičkog javnog tužioca, a kandidat je, mogli smo to i čuti, gospođa Zagorka Dolovac i njoj je Komisija za ocenu stručnosti i osposobljenosti dala ocenu da se naročito ističe i vi ste u svom izlaganju, gospođo ministarka, istakli, a možemo i reći da je gospođa Dolovac maksimalno stručno, kompetentno i odgovorno vršila funkciju Republičkog javnog tužioca, a sve u svrhu ostvarivanja vladavine prava. Republički javni tužilac je bitna pravosudna institucija i na tom mestu mora da bude osoba koja svojim autoritetom postavlja jasne ciljeve i u pravosuđu i sudstvu uopšte, da je borba protiv svakog vida kriminala i korupcije prioritet i da tu mora da postoji nulta tolerancija. Načelo monokratskog uređenja karakteriše to da su sva tužilaštva podređena Republičkom javnom tužilaštvu, a svi tužioci Repbuličkom javnom tužiocu i stoga je mesto Republičkog javnog tužioca od krucijalnog značaja za funkcionisanje tužilaštva kao najosetljivijeg i najvažnijeg dela državnog aparata. Možda najvažniji deo mog izlaganja predstavlja činjenica da je mesto Republičkog javnog tužioca od suštinskog značaja za društvo, s obzirom da Republički tužioc može da veoma bitne procese zaustavi ili unapredi, što sve ukazuje da je potrebno da tužilački mehanizam bude izolovan od svake vrste političkog uticaja. Nesporno je da, za razliku od prethodnih vremena, danas tako jeste. Sudska vlast je nezavisna i samostalna, ograničena Ustavom i zakonom ove zemlje. Kao što znate, mi smo u procesu promene Ustava upravo u oblasti pravosuđa, gde će se ustavnim amandmanima garantovati i ojačati nezavisnost svih organa. Upravo na onlajn sastanku, na kojem su učestvovali i predsednik Skupštine Ivica Dačić i vi, ministarka, kao i članovi Radne grupe za pisanje ustavnih amandmana, dobili ste pohvalu i to je dobro. Ja bih samo spomenula, a i vi ste u vašem izlaganju, gospođo ministarka, naveli da je predloženi kandidat, odnosno gospođa Dolovac, učestvovala u ostvarivanju saradnje sa Evrodžastom i mi smo prošle godine upravo u Skupštini usvojili taj sporazum i time smo dodatno ojačali kapacitete u bori protiv organizovanog kriminala. Navela bih da su u prethodna dva mandata predloženog kandidata otvoreni mnogi sudovi. Ja bih pohvalila otvaranje Suda za organizovani kriminal u Kraljevu i to je još jedan dokaz da je Srbija spremna da se uhvati u borbu sa organizovanim kriminalom, koji je globalni problem. Naravno da će Jedinstvena Srbija, kao i do sada, podržati predloge kojima se ojačava pravosuđe u našoj zemlji kao garant slobode i jednakih prava za sve naše građane. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Sledeći je narodni poslanik Đorđe Milićević. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarko, poštovani predstavnici Ministarstva, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku iskoristiću priliku u i ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije svim predstavnicima islamske zajednice da čestitam praznik Kurban-bajram, uz iskrene želje za mnogo zdravlja, sreće i uspeha. Ovaj sveti praznik doprinosi upravo zbližavanju ljudi i jačanju trajnih vrednosti, ljubavi, dobrote, milosrđa i brige jedni za druge i želimo zaista da ovaj praznik provedu sa svojim najbližima, u slozi, razumevanju i ljubavi. Kada je reč o današnjem dnevnom redu, ne treba govoriti o važnosti i znčaju zakona, naročito zakona koji dolaze iz vašeg ministarstva, iz vašeg resora, imajući na umu pre svega poglavlja, imajući na umu ono što se od nas očekuje na evropskom putu, a mi pokazujemo tu odlučnost i opredeljenost kada je reč o putu evropskih integracija i to pokazujemo praktičnim delovanjem. Dakle, vrlo konkretno, kroz izmene i dopune zakona, kroz usvajanje novih zakonskih predloga, kroz pokretanje izmene Ustava. Dakle, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije smatra da pravosudni sistem i vladavina prava su osnovne i temeljne pretpostavke svakog demokratskog i pravno uređenog društva, države kakva Srbija danas zapravo svakako i jeste. Vladavina prava je ključni preduslov i za mir i za bezbednost i za prosperitet. Ona, takođe, ojačava i socijalni, ali i ekonomski kapacitet jedne zemlje i ekonomski kapacitet jedne države. Vladavina prava je jedna od osnovnih vrednosti na kojima počiva Evropska unija, to sam rekao na samom početku i danas zajednica 27 evropskih zemalja. Strateški interes opredeljenosti, jedan od glavnih spoljnopolitičkih ciljeva Srbije, jeste punopravno članstvo u Evropskoj uniji, što dokazuje politika koju vodi Vlada Republike Srbije, naravno, uz podršku Narodne skupštine Republike Srbije. Pregovaračko poglavlje 23, koje sam maločas pomenuo, je jedno od ključnih i ne podrazumeva samo ustavne reforme u vezi sa pravosuđem, već se odnosi i na borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma, procesuiranja ratnih zločina, medijske slobode, ljudska i manjinska prava. To je sve u celini vezano za Poglavlje 23, koje je od velike važnosti i značaja na evropskom putu Srbije. Srbija danas ozbiljno radi na vladavini prava i to, kao što sam rekao na samom početku, praktičnim delovanjem, a ne samo rečima, dakle, delima, a ne rečima. I rezultati najbolje govore u prilog ovakvoj konstataciji, rezultati koje smo svi zajedno postigli u prethodnom vremenskom periodu. Ostvarili smo zapažene rezultate u brojnim oblastima, doneli nove zakone, usvojili izmene i dopune već nekih postojećih zakonskih predloga. Istakao bih, recimo, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, zabrani diskriminacije, sprečavanju korupcije. Izuzetno je važno što je u ovom mandatu Vlade formirano i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sve ovo treba da doprinese tome da se građani osećaju sigurnije, da se građani osećaju zaštićenije, da svi budu jednaki pred zakonom, jer suština vladavine prava su isti standardi i jednaki kriterijumi upravo za sve. Promena Ustava je neophodna radi upravo unapređenja vladavine prava. Ustav je najviši pravni i politički akt svake države, najkraće rečeno. Ustavom se definiše državno uređenje, politički sistem, društveno-ekonomski odnosi, a ujedno se propisuju prava, dužnosti i slobode građana. Srbija je danas uređena pravna država u kojoj se dosledno poštuje načelo podele vlasti, a to su zakonodavna, izvršna i sudska. Srbija je danas uređena pravna država u kojoj funkcionišu institucije sistema. Možda to smeta pojedinim opozicionim političkim strankama o kojima je maločas govorila koleginica, sada predsedavajuća, ali to nije naš problem. Na nama je da poštujemo Ustav, na nama je da poštujemo zakone i da te zakone unapređujemo iz dana u dan, što i činimo. Nezavisnost sudstva predstavlja okosnicu vladavine prava. Rad pravosudnih organa ogledalo je države i garant postojanja uređenog pravnog poretka. Pravosuđe i uopšteno sudska grana vlasti treba i mora da bude nezavisno u svom radu, izuzeta od svih spoljnih i političkih uticaja, a nosioci pravosudnih funkcija moraju biti stručni, odgovorni, moraju biti moralni i moraju biti dostojni, pre svega, posla koji će obavljati u narednom vremenskom periodu. Pored toga što sudstvo mora biti nezavisno i nepristrasno, potrebno je da bude i efikasno. O tome smo mnogo puta govorili ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Danas se često mogu čuti kritike od onih koji su 2009. godine sproveli čuvenu reformu pravosudnog sistema, kada je više od tri hiljade sudija i tužilaca ostajalo bez posla u samo dva dana, bez apsolutno ikakvog obrazloženja. Ta reforma pravosuđa koštala je građane Srbije 44 miliona evra. Oni su ti koji su narušili ugled našeg pravosuđa na međunarodnom planu, a danas sebi daju za pravo da negativno govore upravo o vladavini prava. Podsetio bih da je upravo zahvaljujući velikom trudu, zalaganju i, pre svega, inicijativi predsednika Narodne skupštine Ivice Dačića, predsednika resornih odbora koji su vezani konkretno za rad Ministarstva pravosuđa i, naravno, ministarke pravde, započet proces ustavnih promena o kojima sam govorio na samom početku. Pred nama je zadatak da izmenimo one odredbe Ustava koje se tiču pravosuđa, odnosno načina izbora pravosudnih funkcija. Na taj način doprineće se većoj i nezavisnosti i samostalnosti u radu našeg sudstva, što i jeste krajnji cilj, što i jeste cilj koji se želi postići ustavnim promenama. Još jednom, pre svega zarad javnosti, da ne bi prošle floskule pojedinih opozicionih nazovi lidera, mi ustavne promene ne činimo da bi menjali preambulu Ustava, već da bi ojačali nezavisnost i efikasnost pravosudnog sistema u Srbiji. To je jedini cilj koji želimo da postignemo i to je nešto što je neophodno da bi nastavili uspešan put evropskih integracija. To upravo čini Narodna skupština Republike Srbije, zajedno sa Vladom Republike Srbije. Srbija kontinuirano ostvaruje dobre i zapažene rezultate u oblasti vladavine prava, na šta ukazuje i sve više stranih direktnih investicija u našoj zemlji, jer ko bi ulagao u državu Srbiju i da li bi mi tokom, recimo, protekle godine, kada je bio period pandemije, imali tri milijarde stranih direktnih investicija, pri tome ni jedan strani investitor nije odustao od ulaganja u Srbiju, ako ne postoji pravna sigurnost? U poslovnom svetu od ključnog je značaja da poslovno okruženje bude stabilno, da bude sigurno, kao i postojanje dobrog zakonodavnog okvira. Da svega ovoga nema, ne bi bilo stranih investitora i njihovih ulaganja, kojih je sve više. Samo za prva četiri meseca ove godine beležimo čak milijardu evra stranih direktnih investicija, što je nezamisliva cifra bila na početku ove godine, imajući na umu period pandemije koji je, nažalost, počeo marta prošle godine, što je zaista ogroman rezultat, imajući u vidu prisutnu kovid krizu u celom svetu. U svom godišnjem izveštaju za 2020. godinu, u delu koji se odnosi na vladavinu prava, Evropska komisija je dala svoju preporuku da se formira etički odbor. Svaki zakonski predlog ima svoju važnost i značaj, bez obzira iz koje oblasti dolazio, ali govorimo danas o zaista važnim zakonskim predlozima iz oblasti pravosuđa – Zakon o sudijama i VSS, čijim je izmenama i dopunama predviđeno da ovaj etički odbor bude stalno radno telo koje će utvrđivati da li poštuju odredbe etičkog kodeksa sudija i koja su postupanja i radnje u suprotnosti sa dostojanstvom i nezavisnošću sudije i štetna po ugled suda. Takođe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama predviđa da se poveravanje predmeta sudiji zasniva na složenosti predmeta koji obuhvata objektivne kriterijume, kao što su broj stranaka i ostalih učesnika u postupku i poštovanje rokova za sprovođenje sudskih radnji, što smatramo kao poslanička grupa SPS izuzetno važno i značajno. Kada govorimo o izboru Republičkog javnog tužioca, to je jedna od nadležnosti Narodne skupštine, prema Ustavu Republike Srbije Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni počinioce krivičnih i drugih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Danas imamo predlog Vlade da se za Republičkog javnog tužioca izabere gospođa Zagorka Dolovac. U njenoj biografiji se navodi da je kao Republički javni tužilac uložila maksimalan napor da obezbedi efikasno i uspešno postupanje Javnog tužilaštva, jačanje kapaciteta tog organa, unapređenje postupanja i saradnju u drugim organima i organizacijama civilnog društva i međunarodnim partnerima u borbi protiv kriminala i suzbijanju krivičnih dela. Ono što bih posebno želeo da naglasim, da je upravo Zagorka Dolovac krajem decembra 2020. godine donela opšte obavezujuće uputstvo za sva tužilaštva, u kome se nalaže hitno postupanje u predmetima u kojima su žrtve novinari. Mi smatramo da je to od velike važnosti i značaja. Novinari u Srbiji su često ugroženi prilikom obavljanja svog posla, uprkos zakonskim garancijama njihove bezbednosti. Nažalost, izloženi su brojnim pritiscima, verbalnom, neverbalnom nasilju, pogotovo pretnjama i napadima. Uglavnom, imali smo prilike to da vidimo, na pitanje kada novinar postavi na konferenciji za novinare nekoj od opozicionih političkih partija ili nazovite političkih lidera, umesto odgovora dobija pretnje. To u Srbiji ne sme da se dešava i to ne sme da postane norma društvenog ponašanja u Srbiji. Svaki vid nasilja je nedopustiv i neprihvatljiv. Pred zakonom svi moraju biti jednaki, ista pravila moraju da važe za sve i ne sme biti zaštićeni i zato smo tu da jačanjem institucije i vladavine prava stavimo interes građana, pre svega, na prvo mesto, da se svako oseti bezbedno, zaštićeno i sigurno, ali i da bude odgovoran pred pravom i zakonom. Uveren sam da će u svom trećem mandatu gospođa Dolovac dati još veći i još značajniji i lični doprinos unapređenju javnog tužilaštva i položaja javnotužilačke organizacije u celokupnom sistemu vlasti Republike Srbije. Još nekoliko rečenica kada je reč o deliocima pravde i kada je reč o onome o čemu sam već govorio, a to je etički kodeks i upravo ono što se očekuje, rekao bih, kada je reč o osnovnim principima koje propisuje sam etički kodeks. Dakle, da podsetimo to su nezavisnost sudija u vršenju sudijske funkcije bez ikakvih, kao što sam rekao, spoljnih uticaja, bez ikakvog pritisaka ili ograničenja. Sudija je nezavistan u odnosu na druge grane vlasti, na druge institucije društva, ali i na medije. Zato sudija mora da poseduje visoke moralne vrednosti, visoke standarde ponašanja, kao nosioca pravosudne funkcije koja čuva pravnu državu da brani nezavisnost sudstva, ali da brani i prava građana. Zatim, nepristrasnost. Nepristrasnost je obaveza sudija u vođenju postupaka i podrazumeva njegovu vlastitu procenu činjenica, ali i obavezu suđenja u razumnom roku i obavezu na pravično suđenje i bez bilo kakve diskriminacije stranaka u postupku po bilo kojem svojstvu i po bilo kojem osnovu. Zatim, stručnost i odgovornost. To se svakako podrazumeva. Sudiji su neophodni etički principi nosilaca pravosudnih funkcija. Dostojanstvenost sudije u obavljanju sudijske funkcije podrazumeva stalnu brigu o ličnim postupcima, ponašanju, ne samo kada je reč o suđenju, nego i van suda, odnosno ne samo kada je reč o sudnici nego i van suda, jer se tako čuva ugled suda i tako se čuva ugled sudijske funkcije. Naravno, podrazumeva se posvećenost sudije, i to je jedan od etičkih principa koji treba da garantuje kvalitet, koji treba da garantuje zakonitost svake donete odluke. On mora sa punom pažnjom i svim svojim znanjem da se posveti svakom sudijskom sporu polazeći od toga da svaka sudska odluka izaziva posledice po učesnike u postupku, nekima se život sudskom odlukom menja u trenutku, i to nepovratno, i to uvek treba imati na umu.

Reč ima Milija Miletić. Zahvaljujem se.

To je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, a to je najlepši grad u Srbiji. Kao prvo, ja ću iskoristiti priliku da svim građanima Srbije islamske vere čestitam Kurban-bajram sa željom da je zdravlje, sreće i da se poštujemo i da se uvažavamo u našoj zemlji Srbiji. Jedna od bitnih stvari jeste pravosuđe, jedna od bitnih stvari jesu ljudi koji će voditi tu instancu, jedna od bitnih stvari je da ti ljudi budu baš onako kako treba, da rade u interesu našeg naroda i po zakonu i ja ću normalno podržati, kao predsednik USS, predloge kandidata, državne tužiteljke gospođe Zagorke Dolovac. Mislim da je radila svoj posao, a isto ću podržati i ostale kandidate. Hteo bih sada kad smo tu da kažem nekoliko stvari konkretno vezano, što se tiče pravosuđa, za potrebe malih sredina u kojima nema sudova, osim sudova gde nema sudskih jedinica, a nemaju ni sudećih dana. Bilo bi dobro da u okviru, evo, sada dolazi ministarka pravde, bilo bi dobro da se u periodu koji dolazi obezbedi mogućnost opštinama koje nemaju svoje sudove, osnovne sudove, gde nema sudskih jedinica, da se obezbede makar sudeći dana, da se tim našim ljudima koji tamo žive, da li je to Svrljig, da li je to Bela Palanka, da li je to Gadžin Han, da li je to Babušnica, neka druga opština u jugoistočnoj Srbiji, bilo kom delu Srbije, obezbede makar sudeći dani, da ljudi iz tih krajeva ne moraju da idu iz takvih mesta, da prave troškove, da odu do velikih centara, recimo do Niša, da odu na neko ročište i kad odu tamo, odloži se.

Još jednom, ja ću podržati predloge svih ovih kandidata zato što je to potrebno i zato što je to neophodno.

Samo da vam kažem da smo mi predvideli da se, nakon usvajanja izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, kao i nakon izmena i dopuna Zakona o krivičnom postupku, svakako preispita postojeća mreža sudova i videćemo koliko sudovi budu opterećeni, gde se bude ukazala potreba sigurno ćemo praviti sudske jedinice ili prebacivati sudove. Sve to zavisi i od broja predmeta i od opterećenosti sudova, kao i od rezultata izmena ovih zakona koje sam navela. Hvala.

Ono što ste rekli me baš raduje zato što je stvarno neophodno i da se tim ljudima da mogućnost.

Verovatno da ima ili možda nema dovoljan broj predmeta, ali verujte mi, kada neki čovek dolazi iz nekog sela iz Svrljiga i Bele Palanke koje je na 30 kilometara od samog Svrljiga, treba mu prevoz do Svrljiga, a kasnije do Niša. Zbog toga je to neophodno i mislim da biste vi to trebali da uradite, ali ako već na tome radite ja ću to sigurno podržati. Hvala još jednom. Izvolite.

U sklopu ovih izmena jeste i prethodna stvar koja je dopuna Zakona o VSS, a kojom se predviđa postojanje etičkog odbora, i to ću podržati u danu za glasanje. Međutim, imam ozbiljnu dilemu da li mogu da podržim zbog pojedinih odredbi predlog izmena i dopuna Zakona o sudijama. Krenuću polako redom od onih stvari koje, bar meni, nisu sporne. Drago mi je da će se verovatno izmeniti, odnosno dopuniti član 24. u stavu 2. gde će prilikom poveravanja ili raspodele predmeta, kako bismo mogli to žargonski reći, početi da se ponovo vodi računa o složenosti predmeta, tako da nam puki brojevi u redosledu kada se kompjuterski zavode predmeti ne dovedu u situaciju pojedine sudije da konstantno dobijaju komplikovane i složene predmete, a da neki drugi, malo srećniji u toj, nazovi, lutriji kompjutera, budu, uslovno rečeno, u boljoj poziciji. To naravno ne može nikada biti potpuno idealno, ali mislim da je ovo nešto što me iz ranije prakse i postojanja i organizacije rada sudova bila dobra praksa i dobro je što se to polako vraća nazad, bar one stari koje su bile provereno dobre. Što se tiče člana 30. koji govori o Etičkom odboru kao stalnom radnom telu Visokog saveta sudstva, ja ću biti prezadovoljan ako taj Etički odbor bude daleko ozbiljnije i odgovornije radio svoj posao koji mu je ovde predviđen ovim članom, nego što je to radio Visoki savet sudstva do sada. Znači, jedan od poslova koji taj Etički odbor ili telo treba da radi treba da odlučuje koji su postupci oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudija i štetni po ugled suda, a na osnovu Etičkog kodeksa i nadam se da će taj Etički kodeks još više precizirati neke stvari koje su nespojive sa obavljanjem sudijske funkcije, a koja je poslednjih godina dobila jedan nažalost vrlo masovan pojavni oblik. Kako god to zvučalo i izgledalo, ja mislim da angažovanje sudija, pogotovo uz naknadu na određene načine, osim one koji su striktno propisane ovde odredbama zakona, a pogotovo kada je tu u pitanju angažovanje u nevladinim organizacijama bilo kojeg oblika, namene ili vrste je nešto što je Visoki savet sudstva do sada, moram da kažem, ne znam zašto blagonaklono gledano. Verovatno bi Etički odbor morao da uzme u obzir i ovo o čemu je moj mlađi kolega prethodno govorio, a to je da preispita odgovornost sudija koji u javnosti istupaju bez jasne, pisane saglasnosti nadležnog predsednika suda u kojem su izabrani za sudije i ne samo njihovu, nego i odgovornost predsednika sudova koji ne pokreću disciplinski postupak protiv sudija koji kreše Poslovnik i pravila koja su nedvosmislena i jasna. To što je neko izjavio da je to prevaziđeno, ja još nisam čuo da postoji i jedna krivična presuda običnom građaninu Republike Srbije koji je oslobođen odgovornosti zato što je nešto prevaziđeno. Slovo zakona, propisa, prvo mora da poštuje onaj ko primenjuje zakon da bi imao pravo da zakon nemilosrdno onako kako je propisano primenjuje na građane Republike Srbije. Ako nama sudije ne postupaju tako, to je vrlo ozbiljno narušavanje poverenja građana Republike Srbije u ispravnost, dostojnost i poštenje u radu kada su sudovi u pitanju. Još uvek je to mali broj sudija, doduše lepo eksponiranih i mislim da je krajnje vreme da se na tom planu preduzme nešto ili da se protiv njih pokrenu postupci, jasno sankcioniše ili da se propisi promene i da kaže sudija nema obavezu da traži pisanu saglasnost i odobrenje predsednika svog suda za javni istup i onda jednostavno imaćemo čistu situaciju. Znači, ili ili, opredelimo se za nešto. Dobro je što se napokon neko posle, ako se ne varam, 12 godina setio da u članu 37. u stavu 5. reč - pet zameni sa Radi se o platnim grupama, jer smo, i u stvari još uvek imamo situaciju da mi imamo šest platnih grupa kada su plate sudija po rangu poređane, a zakon predviđa postojanje samo njih pet. Ako se ne varam to je učinjeno 2009. godine, a neki zli jezici, kojima ja verujem, taj član kad je uvedena ta šesta posebna kategorija u tom članu, gde je izdvojen predsednik Vrhovnog kasacionog suda bio ustupak Nati Mesarević da se njeno visočanstvo i božanstvo prihvati te uloge predsednika Vrhovnog kasacionog suda ili je to bila nagrada za nešto drugo kada su u pitanju neki predmeti u kojima je Nata Mesarović postupala. Dobro je što smo se setili i što je napokon odreagovano i što će ovo biti promenjeno. Da ne bi bilo zabune, i jako jeste tehnička greška, u stvari nije tehnička greška, njima se toliko očigledno žurilo da i ispune Nati želju da o ovome nisu vodili računa. Ovo nije smelo da promakne ni studentu prve godine pravnog fakulteta kada je to rađeno. Ono sa čime se ja ne slažem u ovom predlogu jeste pitanje člana 63. važećeg zakona i član 63. važećeg zakona kaže – nestručnim se smatra nedovoljno uspešno vršenje sudijske funkcije ako sudija dobije ocenu „nezadovoljava“ shodno kriterijumima i merilima za vrednovanje rada suda. Mogu da se složim da nekada u životu mogu da se dese opravdavajući razlozi da se zaradi ocene „nezadovoljava“ i tu naravno kao i kada neko sudi o nečemu od sudija mora uzeti u obzir i životne okolnosti kada primenjuje pravilo. Možda je mnogo bolje rešenje bilo da ovo ostane, ali da se kaže da kada neko dva puta uzastopno dobije ocenu „nezadovoljava“ shodno kriterijumima i merili za vrednovanje rada sudija ili nama kriterijumi i merila za vrednovanje rada sudija nisu dobri, a njih je bilo mnogo jednostavnije promeniti nego menjati član zakona. Ne slažem se sa tim da neko ko ne radi svoj posao, srećom to je jako mali broj, bude brisanjem ove odredbe zaštićen kao divlji medved. Obrazloženje koje sam danas čuo na Odboru da će to biti onda tretirano da on nije stručan pa će biti poslat na obuku da bi bio stručniji, ja stvarno ne razumem čiju grešku ili neznanje mi sa ovakvom izmenom pokrivamo – svoju jer smo pogrešili kada smo nekoga izabrali na sudijsku funkciju jer je jedan od ključnih elemenata pitanje stručnosti pored dostojnosti da bi mu bilo povereno u ruke da sudi u ime naroda. Taj ko ne radi i neće da radi i zaradi ocenu „nezadovoljava“ i ponovo zaradi ocenu „nezadovoljava“ jer ne radi svoj posao ne treba da bude sudija. Nije poenta rada pravosuđa u nepriznavanju i prikrivanju svojih grešaka, niti ovog parlamenta, niti bilo kojeg saziva prethodnog, niti budućeg, nego upravo u tome da kada i pogreši jasno kaže – pogrešili smo, pogrešili smo jer Đorđe Komlenski koji je izabran za sudiju te i te godine nije stručan, nezadovoljava, razrešavamo ga te funkcije, ne ispunjava. Izvinite, građani, pogrešili smo i to je jednostavno tako. Prema tome, ja mislim da je problem naš upravo u merilima i kriterijumima. Mi smo dozvolili da od 2006, 2007, 2008. godine pa pogotovo 2009. i 2010. godine krene uvođenje toga da nam je statistika važnija od suštine i došli smo do jednog potpunog apsurda, a to je sledeće – ako je norma orijentaciona sudije koji postupa u parničnim predmetima da mesečno zaključi 20 predmeta, presudi, izradi odluku to znači da je to grubo rečeno na godišnjem nivou 240 predmeta. Onaj ko se drži statistike i vodi računa o tome da zaključi i presudi 240 predmeta zasigurno će u roku koji zakon propisuje, odluke izraditi. Mnogo sudija, pogotovo starijih i iskusnih sebi ne dozvoljava luksuz da se bavi statistikom, nego se bavi životom, bavi se na odgovarajući način svojim poslom i onda dođe u apsurdnu situaciju. Dođe u situaciju da na godišnjem nivou, recimo, presudi 400 predmeta, jer je sudio svaki dan po sedam, osam ročišta, održavao uredno, ali jednostavno fizički je neizvodljivo da izradi više od 240 odluka. Takav sudija ima problem jer može da doživi, a u praksi već imamo to, da predsednik suda protiv njega podnese disciplinsku prijavu i pokrene se postupak jer je više nego što se traži od njega radio, a predsednik suda mu nije obezbedio ni odgovarajućeg saradnika, ni pripravnika, ni sudijskog pomoćnika da olakša bar onaj tehnički deo koji oni mogu bez problema da rade. Prema tome, više su u pitanju ovde problemi sa merilima i kriterijumima, nego što je pitanje problema da li neko treba da bude razrešen zato što je zaradio ocenu ne zadovoljava. Prema tome, da li je to tražio GREKO ili je preuzeto nešto drugo ili se insistira iz EU, ja moram da kažem i to je opšte poznat stav, mene to uopšte ne zanima. Malo stvari koje su njihove preporuke, njihova insistiranja su bila na dobrobit građana Republike Srbije, a pogotovo kada je u pitanju pravosudni sistem. Zašto o ovome govorim? Postoji sklonost, i to je ljudska osobina, ka zataškavanju određenih problema. Imamo danas na dnevnom redu i izbor predsednika sudova. Imamo predsednike sudova koji vrlo profesionalno rade svoj posao, ali imamo i predsednike sudova koji to ne rade. Imamo predsednike sudova koji po svaku cenu pokušavaju da zataškaju probleme koji nastaju zbog toga što nije suđenje završeno u razumnom roku. Sedam godina sudija, njegovom greškom, na žalost ne postupa taj sudija u tom istom predmetu, nije doneo rešenje o predlogu za izvršenje izvršne sudske presude. Radio je niz nezakonitih stvari, nezakonito mislim procesno nezakonitim, i spojio sa nekim drugim predmetom. Nije hteo da dozvoli da izvršitelji preuzmu predmet i da ne pričam muka Tantalovih. Onda imate situaciju da predsednik suda kaže – ne, ne nije povređeno prave na suđenje u razumnom roku. Radi se o Drugom osnovnom sudu u Beogradu, da nemamo dilemu oko toga. Ako budemo popustili i rekli da oni koji ne rade svoj posao nego se bave samo statistikom ne mogu da budu razrešeni sudijske funkcije pod određenim uslovima, a napravimo bolja merila i kriterijume, nego od ovih koje sada imamo, relevantnije, ništa dobro mi nećemo učiniti niti građanima Republike Srbije, niti sudijama koje postupaju, pogotovo ne onima koji časno, a takav je najveći broj, časno, savesno i više nego odgovorno postupaju i rade preko granica mogućnosti koje imaju. Složiću se i sa kolegom Miletićem, vezano za postojanje sudova. Ja sam se nadao da će novi saziv i Visokog saveta sudstva koji je došao, u stvari nadam se, tek predstoji pred njim, novo ministarstvo koje je došlo, uraditi jednu ozbiljnu analizu mreže sudova koju mi imamo. Nedopustivo je da država nije zastupljena u svakoj sredini, kao što je to nekada bilo da je u svakom gradu u Srbiji postojao opštinski sud, postojala poreska uprava itd, itd. Najbolja je država u kojoj su sudije izuzetno dobro plaćene, lekari, policajci, koji nemaju posla na svu sreću jer je sve ostalo harmonizovano. Prema tome, nedopustivo je takođe, ministarstvo mora i time da se pozabavi, da mi konstantno svake godine ili svake druge dovodimo nadležni sud u poziciju da delegira na nadležnost desetine hiljada predmeta Višeg suda u Beogradu, drugim višim sudovima po Republici Srbiji. Nije to samo jedanput, to se mnogo puta već desilo da bi to bila slučajna greška. Tu postoji neka greška u sistemu. Ja ozbiljno mislim da je mreža sudova koju smo mi nekada imali, opštinskih, okružnih i Vrhovnog suda Srbije daleko efikasnija i funkcionalnija bila sa svojim rasporedom nadležnosti nego ovo prepravljano čudo koje je nastalo 2010. godine od osnovnih sudova. Ne može se popraviti ono što nije u samom startu bilo napravljeno dobro. To mora da se razmotri i da se omogući pristup svakom građaninu da bez ikakvog problema može da dođe do suda. Prema tome, žao mi je, naravno propratiću i diskusiju i sve ostalo do kraja, ali što se tiče zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, ukoliko do kraja opstane ovaj predlog da se član 63. briše, bez odgovarajućeg nadomeštanja, ja lično ne mogu da glasam za ovakav predlog. Mislim da sam razloge za to vrlo jasno obrazložio. Da li sam u pravu ne znam, ali mislim da su bili prilično jasni. Zahvaljujem vam se na pomnom praćenju ovoga i unapred na odgovoru. Hvala. Hvala poslaniku na ovom uvodu, ali bih želela da vas demantujem imajući u vidu da se stručnost zahteva u momentu izbora. Ukoliko se u budućnosti bude desilo da neki od sudija ima negativnu ocenu u smislu da mu je veliki broj odluka ukinut, to će se u budućnosti utvrđivati u disciplinskom postupku kao nesavestan rad. Ukoliko dođe do izmena nekih zakona, sudije idu na dodatne obuke za te zakone. Ne pričamo samo o preporukama GREKO i Konsultativnog veća evropskih sudija, nego želimo da na jedan jedinstven način, da u jednom transparentnom postupku koji podrazumeva na kraju krajeva dvostepenost, utvrdimo da li je neko stručan ili ne. Onda konstatuje jedna komisija VSS da li je neko stručan ili ne stručan, smatramo da na kraju krajeva nije ustavno, jer ne postoji pravo na žalbu. Upravo te stvari su dovele do katastrofalnih rezultata u onoj čuvenoj reformi pravosuđa koju je sprovela DS, čije posledice i dan danas trpimo. Ova Vlada neće dozvoliti da se ponove te stvari i da država, odnosno građani gube iz budžeta, da ne pričamo o položaju sudija koje su se našle na ulici u jednom danu, bez ikakvog objašnjenja, bez ikakve naknade. Mi svi znamo šta se događalo u tom periodu i ponavljam, ova Vlada to neće dozvoliti. Što se tiče mreže sudova i vašeg predloga da u svakom gradu bude sud, sudska jedinica, to prvo zavisi od što kažu broja predmeta, pod jedan, od opravdanosti da li je neophodno da u svakom sudu postoji sudija, a pod dva zavisi od mogućnosti, od naše ekonomske mogućnosti naše zemlje da nešto tako sprovede. Najmanji je problem broj sudija, mi imamo divne pripravnike i saradnike, divnu budućnost pravosuđa, ali pre svega treba razmisliti o opravdanosti takvog nečega. U svakom slučaju, ono što ste rekli vezano za delegaciju nadležnosti, ne samo da je bila delegacija iz Višeg suda, nego su bile delegacije predmeta iz Prvog, Trećeg suda, Osnovnog, u Beogradu, kao i Osnovnog suda u Novom Sadu, upravo zbog ovih parničnih predmeta. Ja sam već izlagala u ovoj Skupštini vezano za izmene i dopune Zakona o parničnom postupku i definitivno smatram da kada i te izmene i dopune budu usvojene, da će to znatno popraviti situaciju, upravo što su predviđene odredbe o nadležnostima, prebacivanje nadležnosti sudova po Srbiji, znači, ići će se sa disperzijom predmeta iz Beograda, ravnomerna opterećenost sudova i onda smatram da nećemo dolaziti u situaciju da nam beogradski sudovi budu preopterećeni a opet da sudovi po Srbiji nemaju dovoljan broj predmeta. Imajući u vidu proteste advokata, svi ste upoznati sa tim činjenicama, država gleda da na jedan adekvatan i ekonomski zadovoljavajući način spreči dalje gomilanje predmeta u Beogradu i smatram da bi se već sredinom septembra ili oktobra te izmene i dopune našle ovde pred ovim domom. Ja sam ranije izlagala, poslednja delegacija je bila, poslaniče Komlenski, 96 hiljada predmeta je delegirano po Srbiji iz Beograda. Takođe, i sama ta delegacija odnosi mnogo novca iz budžeta jer to nije jeftin postupak. Na kraju krajeva, to su zaista ad hok situacije koje mi u budućnosti treba da izbegnemo i smatram da usvajanjem izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku će na jedan sistemski način ti problemi biti rešeni. Hvala. Replika, Đorđe Komlenski. Ja sam rekao da me je odgovor danas koji smo dobili na Odboru za pravosuđe pomalo zbunio, vezano za ovaj detalj. Sad mislim da smo ga razjasnili, kada je u pitanju vođenje i način vođenja disciplinskog postupka. Možda i ja nisam bio dovoljno koncentrisan i nisam razumeo. Što se tiče preopterećenosti sudova, ne bih želeo da ulazim u tu polemiku, to je sada mnogo dugačka priča i namerno nisam ulazio u taj deo, jer su svi pomalo u pravu i niko nije stoprocentno u pravu kada je u pitanju problem koji se izrodio vezano oko svega onoga što se izdešavalo oko Zakona o parničnom postupku, odnosno nekih drugih situacija i problemima koji postoje kada su u pitanju ove tužbe protiv banaka. O tome ne želim da oduzimam previše vremena, već sam predugo govorio. Jednostavno, otprilike su svi ravnomerno bili u pravu sa svojim stavom i niko u potpunosti za toliko nije bio u pravu i ja se nadam samo da će te izmene koje će doći kao predlog ovde biti prihvatljive, neće ugrožavati prava građana na zastupanje i pristup sudu, ono što je potpuno jasno, niti će omogućiti da na bilo koji način banke ono što su dužne i ono što su stavovi sudova u Republici Srbiji do sada jasni ne plate i ne vrate građanima Republike Srbije, prema tome, otom-potom. Zaista se nadam da će se izroditi jedan kvalitetan predlog i, naravno, za svaki kvalitetan predlog treba dobar pregled svega onoga što se dešava i mnogo potrošenog vremena i energije da se dobije najbolji rezultat u tom trenutku. Hvala još jednom. Hvala. Hvala. Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarko sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, jasno je da kvalitet pravde zavisi od kvaliteta zakona i zato svake izmene i dopune postojećih pravila doprinose unapređenju pravosudnog sistema i, naravno, treba da ima našu podršku. Uglavnom su to izmene i dopune koje su neophodne za napredak u ispunjavanju aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, kao i naša obaveza prema Savetu Evrope za borbu protiv korupcije. Danas je pred nama vrlo važan zakon o izboru Republičkog javnog tužioca. U Srbiji je to jedna veoma jaka figura koja je u mogućnosti da određene procese zaustavi, unapredi i zato je jako bitno da Republički javni tužilac bude nezavistan od bilo kakvog političkog uticaja. Bez nezavisnog i samostalnog Javnog tužilaštva nema ni slobodnog demokratskog društva, nema zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda i nema ozbiljne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. U društvu u kojem ni jedan dan, ni jedna nedelja, ne prođe bez pozivanja na odgovornost Javnog tužilaštva i republičkog Javnog tužioca zbog postupanja ili zbog nepostupanja u nekim slučajevima, smatram da je funkcija republičkog Javnog tužioca sigurno jedna od najtežih funkcija u našoj državi, ko god se na njoj nalazio. Zagorka Dolovac je jedini kandidat za ovu funkciju. Njena biografija je zaista impresivna i nije bez razloga već dva puta birana za ovu odgovornu poziciju. Najbolji pokazatelj toga je da je prilikom njenog izbora 2015. godine i opozicija glasala za njen reizbor, a sada ti isti koji su je podržali tada svakodnevno koriste medijski prostor da kritikuju njen rad. Po radu i ponašanju gospođe Dolovac vidimo da ona nije promenila svoj način i stil rada. Nekima se to sviđa, nekima ne, ali nas i naše građane interesuju samo rezultati toga rada. Biti republički Javni tužilac je veoma odgovoran posao koji zahteva iskustvo u krivičnom gonjenju i rukovođenju, potpunu koordinaciju sa drugim državnim organima i ogroman i ozbiljan rad. Građani sa pravom očekuju odlučnost i snagu institucija u borbi protiv svakog oblika kriminala, a tu republički Javni tužilac ima najveća ovlašćenja i najveću odgovornost. Kada pogledamo godišnji izveštaj o radu javno-tužilačke organizacije, vidimo na hiljade i hiljade predmeta i vidimo da iza toga stoji jedan ozbiljan i veliki rad. Međutim, percepcija javnosti o radu tužilaštva se pravi na osnovu par predmeta dospelih u žižu javnosti i na naslovne strane tabloida, kao i na osnovu slabog i nedovoljnog pojavljivanja u javnosti predstavnika Tužilaštva. Primer toga je prljava kampanja protiv lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, gde se bez ijednog dokaza i bez ijedne potencijalne žrtve, znači čistim lažima, pokušavao optužiti jedan čovek i pokušavao izvršiti pritisak na Tužilaštvo. Mali deo javnosti, odnosno neodgovorni pojedinci koji se bave politikom sebi daju za pravo da lažu, da budu i sudije i tužioci i da unapred presude nekome za neku stvar, bez ijednog ikakvog materijalnog ili bilo kakvog drugog dokaza. I baš na tom primeru, reagovanjem odnosno demantovanjem navoda Marinike Tepić da joj je Tužilaštvo u Kraljevu obećalo da će predmet protiv Palme biti prebačen u Tužilaštvo za organizovani kriminal, Tužilaštvo je na pravi način pokazalo profesionalnost i nezavisnost. Ovo je primer koliko je bitno da nam Tužilaštvo bude otporno na sve vrste pritisaka na bilo koje strane. Izbor republičkog Javnog tužioca prate brojne polemike i kritike. Osnovna primedba je netransparentnost postupka izbora i procedure vezano za to, što bi se možda moglo uzeti u razmatranje u nekom narednom periodu. Primedbe su i to što konkurs za izbor tužioca sprovodi organ kojim predsedava taj isti tužilac, odnosno tužilac sprovodi konkurs po sopstvenom izboru. Ovo izaziva veliku polemiku u javnosti i siguran sam da možemo napraviti mehanizme koji mogu unaprediti ove procese. Za razliku od Saveta Evrope, gde je standard da ista osoba može da bude birana samo jednom za vrhovnog javnog tužioca, kod nas zakon ne ograničava broj mandata i ovo bi se moglo u narednom periodu razmatrati. Podsetiću da ista osoba može biti samo jednom birana za predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Predsednik Vrhovnog suda može biti biran najviše dva mandata, pa čak i predsednik države može biti biran najviše dva mandata. Sve su ovo teme za neki naredni period i nadamo se da ćemo naći načina da naš pravosudni sistem bude sve bolji. Nama ostaje da verujemo da časnog nosioca pravosudne funkcije ni jedna politika, niti bilo ko, može naterati da bude korumpiran. Zahvaljujem. Reč ima Ivan Ribać. Hvala predsedavajuća. Uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani građani Srbije, poznavaoci pravnih nauka poznaju razliku između legaliteta i legitimiteta. To uglavnom znači da zakoni i propisi treba da budu pravični, odnosno da zakonitost sama po sebi još ne garantuje pravdu. U kontekstu filozofije prava, možemo da zaključimo da legalitet sam po sebi još ne garantuje moralitet, iako je ideal prava upravo da podstiče i omogućava delovanje ljudi prema etičkim principima. U zakonima o kojima danas raspravljamo na efikasan način se prevladava razlika između legaliteta i legitimiteta, odnosno omogućuje se da se jedna osetljiva oblast zakonski uredi, na način da se time garantuje ono što je najbitnije, a to je pravda. Postavlja se pitanje - šta je suština predloženih izmena i dopuna zakona? Naime, stalnost sudijske funkcije, kao značajna antikorupcijska regula, zahteva određenu dopunu koja će garantovati da sudije zaista rade u interesu vladavine prava. Dosadašnja zakonska rešenja u članu 63. Zakona o sudijama, čije se brisanje predlaže ovim zakonom, oslanjala su se na ocenu rada sudija prema efikasnosti, međutim, efikasnost sama po sebi ne garantuje da se sudijska funkcija obavlja časno i odgovorno, iako to svakako čini najveći broj sudija. Prema tome, bilo je potrebno pronaći rešenje koje će uz garantovanje stalnosti sudijske funkcije i oslobađanje sudija imperativa efikasnosti po svaku cenu ipak uspostaviti određeni objektivni kriterijum koji bi omogućio stručnu kontrolu kvaliteta rada sudija. Zato uspostavljanje etičkog odbora kao stalnog radnog tela pri Visokom savetu sudstva, a to je suština oba zakona o kojima danas govorim, prema tome ispunjava ovaj zadatak, odnosno objektivno zasnovanu kontrolu, koja sa jedne strane čuva dostojanstvo i autoritet sudija, a sa druge strane učvršćuje legitimitet njihovih odluka. Etički odbor odlučivaće o postupcima sudija, odnosno on će na osnovu kodeksa procenjivati koje su to konkretne delatnosti sudija nespojive sa obavljanjem značajne funkcije koja im je dodeljena, a to nadalje podrazumeva ne samo istrajavanje na strogoj i striktnoj primeni zakona, nego garantuje nepristrasnost, kako kada je reč o okolnostima pravne stvari, tako i kada je reč o ličnosti stranaka. Zahvaljujući obrazovanju etičkog odbora, ne samo da će domaće zakonodavstvo biti usklađeno sa Akcionom planom za revidirano Poglavlje 23 u kontekstu evrointegracija, nego će sudstvo imati snažan etički legitimitet, što će doprineti njegovom ugledu u društvu, a to već samo po sebi ima pravno-preventivnu funkciju u odvraćanju od kršenja zakona. Imajući sve ovo šta sam rekao u vidu, ne čudi što je ovakva zakonska rešenja mogla da predloži samo ona Vlada koja, uživajući nezabeleženu podršku građana u svom delovanju, ne odstupa od etičkih standarda. Obezbeđivanje finansijske pomoći građanima tokom pandemije, podsticanje stranih investicija radi smanjenja nezaposlenosti, uspostavljanje jasnih ekoloških standarda govore da ovu državu vode samo moralni političari. Ovde podsećam na razliku između moralnih političara i političkih moralista iz poznatog spisa Emanuela Kanta o večnom miru, da bih ukazao na razliku između predstavnika sadašnje vlasti i sadašnje opozicije, koja opet pretenduje da dođe na vlast. Naime, kada pogledamo te ljude koji su pre nešto manje od decenije vedrili i oblačili u Srbiji, tu ne razaznajemo moralne političare, već samo političke moraliste za koje je politika stvar samo puke veštine radi dolaska na vlast, i to po svaku cenu, a to podrazumeva gaženje svakog moralnog principa, otvoreno laganje, populističko protivljenje svakoj meri Vlade, uz navođenje često međusobno protivrečnih razloga, tipa onih histerija zašto smo ograničavali kretanje naših građana prilikom pojave pandemije korona virusom, uvodeći vanredno stanje, odmah nakon mesec-dva dana isti ljudi su nas optuživali zašto ne uvodimo vanredno stanje da bi spasili živote naših građana. Da podsetimo, to su ljudi koji su osuđivali nabavku respiratora, koji su unapred sudili i sumnjali u opravdanost vakcinisanja, a onda hitom potrčali da stanu prvi u red za vakcinisanje, oni koji kritikuju dodelu novčane pomoći građanima, iako znaju da su to odgovorno i dobro osmišljene mere, samo da bi otežali rad ovoj vlasti i Vladi uopšte. To je delovanje bez principa, to je jedna bezobalna politika koja baš iz tog razloga nema nikakav program i jasan politički smer. Politički moralisti znaju samo da populistički pametuju, da budu kritizeri svega, da javno prozivaju, difamiraju i lepe etikete. Samim tim, da su nekom nesrećom i dalje na vlasti njima ništa ne bi značio zakon čiji je cilj etički imperativ u pravosuđu. Njihovo političko delovanje, kako u vreme dok su bili na vlasti, tako i kada su voljom naroda otišli u zapećak iste, uvek je bilo bazirano na jeftinom pragmatizmu, a odsustvo moralne odgovornosti dovelo je do posledica sa kojima se danas suočavamo, od politike vođene na Kosovu, do loše privatizacije, gubitka radnih mesta, devastiranja institucija i korupcije na svakom nivou. Na sreću, odgovorna vlast je u prilici da iznova uspostavlja ili osnažuje institucije sistema i da radi u interesu kulturne, ekonomske i socijalne obnove naše zemlje. Zato ćemo u danu za glasanje svi glasati za ove zakone. U tom smislu, mi ostajemo pri poruci one latinske sentence „fiat iustitia, pereat mundus“, koju je Kant u pomenutom spisu duhovito preveo – neka vlada pravda, pa makar zbog toga propali svi lupeži na ovome svetu. Hteo bih još samo par reči da kažem. Svedoci smo da Srbija raste, da se Srbija razvija. Iz dana u dan svedoci smo kako se otvaraju fabrike, zapošljavaju ljudi. Da ne bih pričao o svim rezultatima koje je ova vlast postigla, uskoro će izaći jedna brošura na 500 strana gde će detaljno biti opisano šta smo to uradili za dobrobit naše zemlje i našeg naroda. Kada se uporede rezultati prethodnih vlasti i onih koji ponovo žele da zauzmu državno sedlo, jasno će se videti ko je radio i ko je mislio za interes građana Srbije, a ko je radio isključivo u svom sopstvenom interesu. I na kraju, to će nas bez sumnje dovesti do pobede na izborima na svim nivoima, jer naši građani glasaju za jasan program, za vidljivu politiku rezultata, a za pretnje raznim revanšizmima, motornim testerama, prolivanjem krvlju, za to nikada nisu, niti će glasati. Zbog svega toga apelujem na pripadnike opozicije da ne koriste bezočne, lako proverljive neistine i uvrede na račun ove vlasti, već da daju neku konstruktivnu kritiku ili neki predlog kako oni to misle da urade nešto bolje od nas i neka osmisle neku zdravu ideju kako bi dobili možda poverenje građana, umesto što se ne libe da radi borbe u političkoj areni koriste najveće nesreće koje mogu da ljude zadese, pritom nikako se ne služeći istinom. Setite se likovanja u toku epidemije korona virusom kada je neko izgubio život, kako se optužuje odmah da je ova vlast kriva za to, iako rezultati govore potpuno drugačije. Rezultati govore da smo među zemljama koje su imale najmanji broj stradalih u regionu, da smo imali najveći broj respiratora, da smo imali najveći broj vakcina, da smo izgradili najviše bolnica. Setite se onih suludih optužbi da je vlast kriva za pad helikoptera koji je poleteo da spasi život jednoj bebi, za napade na ovu vlast da sama sebi podmeće požare u sopstvenim fabrikama, ne bi li ih tako lakše prodali, valjda vodeći se onom svojom logikom i idejama kada su oni bili na vlasti, u toku one pljačkaške privatizacije, kako su uništavali sopstvena preduzeća, ne bi li ih prodali u bescenje. Pored tih neistina kojima se trude da diskredituju svakog od pripadnika ove vlasti, izmišljaju notorne neistine da je izvesni Mario Maletić, koji je pre neki dan napisao neki tvit sa sadržajem koji je za tvitove koje pišu pripadnici opozicione avangarde Andersonova bajka za decu koja se čita pred spavanje, i kako je on, taj izvesni Maletić, na nekoj visokoj funkciji u Ministarstvu pravde, iako to nema veze sa istinom. A ne libe se i ne srame se ni da napadnu jednog od najčasnijih i najmudrijih pripadnika srpskog naroda patrijarha Porfirija, koga osuđuju zato što je služio liturgiju svome narodu povodom krsne slave u mestu Končarevo pored Jagodine, optužujući ga za gnusobe koje ne želim ni da pominjem u ovom visokom domu. Takođe, sa oduševljenjem čekaju ne bi li se ponovo desile poplave, za koje bi odmah optužili da je kriv Aleksandar Vučić i, naravno, verovatno bi i obećali da će ukoliko njega eliminišu sa političke scene u Srbiji oni srediti da nikad više ne pada kiša i da se nikad više ne dese poplave na teritoriji Republike Srbije. Sada su napali, ovih dana, da je vlast kriva zato što se jedan sprat građevine na Vračaru srušio i kako je za to kriv predsednik, gradonačelnik ili menadžer grada. Ali, ja bih želeo samo, što se toga tiče, da podsetim da se za vreme mandata gospodina bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa 2011. godine desio jedan nesrećan slučaj kada se slično obrušila zemlja prilikom iskopavanja temelja za jedan vrtić u zemunskom naselju Kalvarija, kojom prilikom su stradala četiri nedužna čoveka. To je razlika između vas i nas, poštovani gospodine Đilas. Mi nismo tada vas optuživali da ste krivi dok se armada vaših vojnika, po vašem nalogu, na vašem internet portalu poput lešinara obrušava na SNS, šta god da se desi. Moralni i etički kodeksi koji su za nas zid preko koga zastajemo i nikada ga nećemo preći za vas i vaše istomišljenike su samo niska prepona koju preskačete svaki dan ne bi li se što pre dočepali vlasti. Slično onoj sentenci Borka Stefanovića, objavljenoj u depeši Vikiliksa 2008. godine, čini mi se, kada je rekao parafraziram, sačekajte, ja mislim Amerikancima - sačekajte samo da pobedimo u drugom krugu izbora pa ćemo lako rešiti problem Kosova, u čemu se jasno vidi na čemu se bazira vaša politička platforma. Naposletku i ako iznosite ovakve neistine svakog dana nemojte bar koristiti tako retrogradnu retoriku i tako primitivan rečnik zbog kog bi se postideli najveći primitivci koje poznajemo. To što govorite za predsednicu Vlade, da je glupača u javnim emisijama, za predsednika države da je bolestan, za narodne poslanike da su rulja secikesa, prostaka i potparola mafije, to govori više o vama, nego o nama. Pri tom, ovo su neki samo od najblažih epiteta koje sam naveo i iznosite onakve odvratnosti prema mom uvaženom kolegi Marijanu Rističeviću, koji je za sve vas skupa, oličenje čestitosti, inteligencije i obrazovanja, ali, ne onog formalnog koji se za vas oličava u skupim odelima i u skupim automobilima, poput onog poršea kojim idete na mitinge, već onog suštinskog koji je utemeljen na moralu, na časti, na obrazu i istinskoj brizi za svoj narod. To što gospodin Rističević, umesto poršea sa svojim seljacima svakog dana vozi traktor, ni na koji način ne znači da je lošiji od gospodina vaše perjanice Aleksića, koji je pred pravosuđem osuđen za klevetu, vi bi ga nazvali lažov i bitanga, ali ja to neću, jer ne želim da koristim vokabular koji vi koristite. Sve ove klevete koje iznosite razume se, deo su vaše političke platforme, vašeg političkog folklora, koji koristite umesto programa i ideja, ali one vas sigurno neće vratiti u državno sedlo. Na izborima, ukoliko skupite hrabrosti da na njih izađete, moraćete da ponudite narodu program, ali, vi ste poštovana gospodo, dugi niz godina bili na vlasti, šta ste uradili. Da podsetimo, imali smo razorenu privredu, bez šanse i vizije za uspeh. Razorenu vojsku, najvišu stopu nezaposlenosti, najmanje plate u regionu. Imali smo KiM gotovo priznato veštim, odnosno neveštim, verovatno i veštim i dobro osmišljenim pitanjem Međunarodnom sudu pravde, ali ostavićemo to da istorija presudi. Danas je Srbija uvažena zemlja, danas je Srbija poštovana zemlja, zemlja koja se vodi pomirljivom, racionalnom i pomirljivom politikom progresa. Zemlja koja pruža ruku prijateljstva svima koji je žele, ali zemlja čija vlast prevashodno misli i radi isključivo u interesu svog naroda. To je politika SNS koju je definisao i sprovodi Aleksandar Vučić, i politika koja nas vodi u zdraviju i srećniju i bolju budućnost na svim poljima. Poslovnik, Đorđe Milićević. Pozivam se na član 27. i odmah da kažem na samom početku ne tražim da se u danu za glasanje Skupština izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika. Prosto, nisam našao drugi način, jer događaji nas nažalost, prestižu, nažalost neki događaji nas prestižu i tokom svog izlaganja nisam imao tu informaciju, a u ovom trenutku nisam imao drugi način, a mislim da u ovom trenutku mogu da se obratim na pravu adresu, to je Ministarstvo pravde, to je Vlada Republike Srbije i reakcija prema međunarodnoj zajednici. Naime, pre nekoliko trenutaka, najradije bi tražio povredu dostojansva, jer je povređeno dostojanstvo, ne samo Narodne skupštine, povređeno je dostojanstvo Srbije, ali to nije niko učinio ovde u sali, pa ne mogu da učinim. Dakle, pre nekoliko trenutaka se u medijima pojavila informacija da je momak koji se zove Risto Jovanović, koji je uhapšen na Gazimestanu, osuđen na šest meseci zatvora, zamena kazne za 6.700 evra, jer je, kako je definisano u presudi, a vi proverite ukoliko ja grešim, imao nameru da izazove razdor i netrpeljivost između etničkih zajednica tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu. Ja sam upravo iz tog razloga iskoristio priliku da se javim, jer najbolja adresa ste vi, da naravno , putem Vlade Republike Srbije, zatražite pre svega, reakciju Međunarodne zajednice, jer kako je maločas kolega govorio, dok se Srbija zalaže za mir i za stabilnost, dok postupa mudro i racionalno, dok vodi jednu mudru i racionalnu politiku, ne želeći da produbljuje sukobe, ne padajući na provokacije koje dolaze sa druge strane, ne reagujući na ratno huškačku retoriku, mi definitivno kakav odgovor imamo sa druge strane. Da li ćemo ponovo imati dvostruke standarde i dvostruke aršine?

Zahvaljujem se i izvinjavam se predsedavajuća. Zahvaljujem kolegi i pridružujem se osudi ovakve sramne presude.

Ono što mogu da kažem, a što smo mi videli, svi snimak i hapšenje gospodina, da je jedna u nizu provokaciju.

Uvažena predsedavajuća, uvažena ministarka sa saradnicima, poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, u Poglavlju 23. koje se odnosi na pravosuđe, predviđena je izmena Zakona o sudijama u Visokom sudstvu, u cilju uvođenja etničkog odbora kao stalnog radnog tela, nadležnosti Poslovnika o radu, kao i obaveze izrađivanja izveštaja o njegovom radu. U cilju stvaranja pravosuđa, koje će biti nezavistan i samostalan bez uticaja politike, i aktuelne vlasti, u njegovom radu i odlučivanju. To je obaveza Srbije prema EU, definisana akcionim planom za poglavlje 23. Četiri osnovna problema u sudstvu Srbije bili su nedovoljna nezavisnost, neodgovarajući i neusklađeni zakoni, neravnomerna opterećenost sudova i sudija i neodgovarajuća obuka sudija, što je uzrok nezadovoljstva građana sudstva. Sećamo se 2009. godine i katastrofalne reforme sudstva koja je 500 sudija ostavila bez posla, takoreći na ulici. Tadašnja vlast priznala je grešku tako da ne mogu da se brane amnezijom i upravo iz tog razloga moramo podsetiti građane Srbije da je nezavisno sudstvo bilo tada samo mašta i na dnu lestvice institucija. Manje od 10% građana imalo je poverenje u sudske organe. Neuspela reforma 2009. godine koštalo je Srbiju od pet do šest milijardi dinara isplaćeno na ime naknade materijalne štete, tj. neisplaćenih plata, kao i troškova postupka koje su vodili. Što se tiče naknade nematerijalne štete, povrede časti, ugleda itd. nemamo tačnih podataka. Pojedinačni zahtevi i oštećeni su bili od nekoliko stotina hiljada dinara do nekoliko miliona dinara. Zatečeno stanje dugova Ministarstva pravde prema sudskim veštacima, sudijama, porotnicima, braniocima bilo je više desetina miliona evra. Ti dugovi su u potpunosti isplaćeni.

Problem Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića je borba protiv kriminala i korupcije. Ovoj borbi niko ne sme biti zaštićen, položen funkcijom, ni jedna članska karta neće biti zaštita za one koji ne poštuju zakon. Odlučna borba protiv kriminala u svakom obliku daće pun doprinos podrške ekonomskom razvoju i dobar domaćin svim svetskim investitorima. Prvi put u našoj istoriji država je odlučna u želji da kriminal svede na najmanju moguću meru. Ovoj borbi najvažniji saborci ste nam upravo vi, sudije, tužioci, jer bez vas mi ne možemo pobediti. Zato vratite veru u sudstvo, pokažite običnom čoveku da je Srbija zemlja kojom vlada zakon, pravo i pravda. Najveći zagovor iz proglašenja Srbije i srpskog naroda genocidnim narodom i krivca za sve ratove je Nataša Kandić, neko ko koristi svaki momenat da podrži pritisak protiv srpskog naroda. Sada u želji da proglasi Srbe genocidnim narodom ima podršku i društvo od strane Aljbina Kurtija i Marinike Tepić. Svoju koleginicu iz saboraca okarakterisala je, citiram – Marinika Tepić je jedina koja ima političku budućnost, hrabra, bistra, ne odustaje da počne da govori i o prošlosti. Nataša Kandić govori o gospođi i Preletačević koja daje nalog svojim pulenima da nasilno iseljavaju novinare iz svojih domova. Da li je to primer demokratije koju oni podržavaju? Ja vas sada pitam – kako je moguće tamo gde želite Srbe da optužite za genocid zašto tamo Srba nema? Gde je taj srpski narod nestao iz Hrvatske, gde je nestao sa Kosova i Metohije, ako su Srbi ti koji su vršili zločine i genocid na tim prostorima kako tamo Srba nema ili su Srbi manjina? Zašto jednu ženu povratnicu u Đakovicu maltretirate, organizujete proteste protiv jedne žene ispred njenih vrata, pretite ubistvom, zašto Dragici Gašić ne dozvoljavate da živi tamo gde je rođena? U danu za glasanje podržaću Predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić - Za našu decu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. U skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine određujem pauzu u trajanju od jednog časa. Sa radom nastavljamo u 15.00 časova. Hvala.